Děkuji. Takže pan poslanec Martínek. Já možná zopakuji to, co jsem říkal, protože asi nebylo rozumět. Na volební výbor může zajít každý poslanec. Tady nejsou zástupci České televize, nejsou zástupci Rady, kteří by mohli reagovat na ty vaše lži, které tady říkáte v těch projevech. Bohužel. Tam jsme si to mohli vyříkat odborně. Mohlo to pomoci k něčemu do budoucna. Jako samozřejmě můžeme se o tom bavit i tady, ale správně. Pokud má dojít k nějakému řešení, tak tam mají být zástupci, kteří mohou fakticky reagovat.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych rád tu debatu právě k těm faktům vrátil.

Na konci roku 2015 bylo na účtech České televize 1,4 mld. korun. Již současné vedení České televize rozhodlo, že tyto prostředky bude investovat především do obnovy infrastruktury a budoucnosti České televize jako takové.

Je potřeba ještě dodat jednu věc, která tady v té diskusi zapadla.

Dovolte mi říct ještě jednu poznámku, která tady také od předřečníků nepadla. Vždyť k využití volných finančních prostředků vyzvalo Českou televizi v roce 2016 Ministerstvo kultury.

Děkuji za pozornost. To byl pan poslanec Vít Rakušan. A nyní tedy vystoupí...

Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

Já už jsem chtěl reagovat na ten prvotní projev. To máme hned potom. Já jsem toho zpravodaj, těším se na tu rozsáhlou debatu. Nebo to nějak sloučíme, nebo... Ale teď je tady v tom zmatek. A přitom tady pan zpravodaj má z toho oči sloup, protože se bavíme o činnosti, nikoliv o hospodaření. Nyní bych tedy požádal o vystoupení... Tak ještě jedna faktická, pan poslanec Vlastimil Válek. Pane poslanče, vaše dvě minuty. Prosím. Já děkuji, pane předsedající. Já jsem vás všechny chtěl poprosit, prosím, chovejme se jako redaktoři České televize.

Uvědomme si, že ve svých profesích a pracích jsme profesionálové, a oddělme svoji profesionální práci od svých soukromých názorů. Pokud to dokážeme jako redaktoři České televize, můžeme být hrdí. Prosím, máte slovo.

Dlouhodobě jsem s naší prací jediné veřejnoprávní televize opravdu velmi znepokojena.

Bohužel, tato realita je naprosto odlišná.

Pro toto usnesení jsem jako zástupce SPD samozřejmě také hlasovala.

Přijde mi naopak velmi úsměvné, že pan ředitel argumentoval tím, že se chce vyhnout spekulacím o zpolitizování kanálu. Podle mě ale Česká televize již dávno zpolitizovaná je. A to, že se politika České televize prezentuje v pořadech pro děti, je opravdu skandální. My za SPD budeme hlasovat proti těmto výročním zprávám České televize, protože prosazujeme, aby televize placená našimi občany poskytovala objektivní informace.

Je to opravdu neslušné.